A teď když si přečteme písmena o) a p), tak písmeno o) říká: někdo, osoba se napije nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek. Tam víme, že tohle nebezpečí existuje, tam je zvláštní úprava. Ale tady říkám jakékoliv osobě, která se sama napije, potenciálně by mohla vykonávat nějakou činnost, kde by mohla ohrozit zdraví nebo majetek, ale třeba taky jako vozit kolečko po stavbě nebo něco podobného, a připouštím, že pro tuto osobu dám zase dva roky zákazu činnosti.

Moc tomu nerozumím, ale na to může existovat orientační vyšetření. I to jsem stále ještě schopen pochopit. Ale když se mu odmítnu podrobit, tak nedostanu sankci nějaké pokuty za to, že jsem se... ale můžou mi na dva roky zakázat činnost. A to zřejmě tedy tu činnost, kterou já vykonávám.

No to se mi zdá naprosto neadekvátní, aby bylo možné mi zakázat moji činnost za to, že jsem se odmítl podrobit dechovému vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. To může být v některých speciálních případech, když jsem řidič. Mám to ale zvlášť upravené v zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ale nemusím to mít upravené v tomto návrhu zákona a nemusím to mít upravené touto dikcí, která de facto připouští, že jakákoliv činnost mi může být zakázána. Takže tam bych poprosil, abychom se ještě v rámci projednávání na ty sankce podívali.

Čili shrnuli, navrhnu znovu kuřárny.

Prosím, abychom v té alkoholové části vyhnali ještě ty některé nelogičnosti, které už byly v minulosti naznačeny mezi tím druhým a třetím čtením, ale které se nepodařilo dotáhnout. A prosím, abychom se důkladně podívali na onu část sankční, abychom nepřehnali sankce a nelikvidovali tím zbytečně lidské životy za v podstatě upřímně řečeno poměrně banální přestupky. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Dámy a pánové, ty paradoxy jsou hrozné. Tak víte, co my uděláme? Toto není zákon, který mi pomáhá. Jsem nekuřák, zarytý nekuřák.

To nevyřeší žádný problém. Znovu tedy jenom dotaz. Je něco uděláno pro mne jako člověka, který je nekuřák, abych jím zůstal i na chodníku, tam ve veřejném prostoru? A nyní řádně přihlášený pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Ale začnu spíš odpovědí svému předřečníkovi. Ten zákon to tam řeší, že třeba kouřící osoba na zastávce od vás v protisměru jízdy může stát od pěti metrů dál a po směru jízdy třicet metrů dál. To tam je napsané, že takto na zastávce vás budou chránit. U nás v obci se tomu budou lidi smát, tak jak to tady naznačoval Marek Benda, protože řada těch věcí, tak jak jsou napsané, bude těžko kontrolovatelná, anebo je vlastně nikdo kontrolovat nebude. Zákon bude platit, ale bude téměř nevymahatelný.

Takže ten zákon vlastně nutí každého, kdo by se nedej bože dozvěděl, že někdo porušuje, například si dá panáka nebo dvanáctistupňové pivo na fotbalovém hřišti nebo objektu, který je součástí fotbalového hřiště, v době, kdy se nehraje, ale vzhledem k tomu, že to je sportoviště určené ke sportovní zábavě, tak je tam v zákoně popsán zákaz pití alkoholu.

Asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že spíš bych prosazoval formu, která se koneckonců prosazuje i sama v České republice, že přibývá restaurací, kde je zakázáno z titulu rozhodnutí majitele nebo vlastníka nebo provozovatele té restaurace, kde je zakázáno kouřit.

Ale vytvářejí také prostředí pro ty, kteří se svého zlozvyku zbavit nechtějí, a tak se snaží v rámci svých technických možností tuhle věc vyřešit tím, že třeba vytvoří, vybudují stavebně oddělitelný prostor, kde ti kuřáci mohou být.